Přečtu nejprve omluvy.

Pan poslanec Martin Kolovratník se omlouvá dnes od 16 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů. To byly omluvy.